Ale samozřejmě určitě není to na druhou stranu zcela pozitivní.

Děkuji za pozornost. Také děkuji za pozornost.

Mám avizováno, že navrhovateli to nevadí. Takže pokud to nebude vadit ani sněmovně, tak budeme pokračovat. Je tomu tak. Prosím.

Děkuji za slovo.

Bohužel jsem očekával, že po té vyhrocené situaci, a ze slov ministra by to znamenalo, že se to vlastně děje teď, že je to aktuální. Ale ta situace tam už trvá skoro rok. Jinými slovy, rok se v ostravské fakultní nemocnici něco děje. A jelikož to řešení, které zaznělo v pátek v Ostravě, když jsem čekal, že tedy bude, a pan ministr řekl, že se přes víkend rozmyslí a rozhodne, s napětím jsem očekával pondělí. A nemuselo k tomu dojít. Bohužel v to pondělí ta informace, to řešení, na které všichni v Moravskoslezském kraji čekáme, tak prostě nepřišlo. Proto jsem se rozhodl, že to téma zvednu na tuto sněmovnu, protože si myslím, že jedna z velkých fakultních nemocnic v republice, jedna z oblastí, která má své problémy, Moravskoslezský kraj, si zaslouží odpověď na otázky, které zaznívají. A nezaznívají už jenom z odborné veřejnosti. Nezaznívá už to jenom zevnitř té nemocnice, ale dostalo se to bohužel pro mě bohužel i do obecné veřejnosti.

Pan ministr tady použil argument, že by to měl být nějaký spor, historický spor mezi bývalým ministrem, bývalým ředitelem panem Němečkem a jeho novým nástupcem, který do této nemocnice přišel dovolím si parafrázi , aby zavedl nový pořádek. Tady použil určitý argument. A já se pana ministr zeptám.

Podle mých informací to bylo minimum procent, jestli se hovoří o dvou třech procentech těch vzorků, které šly do nějakých laboratoří, a hlavně proto, že to jinde nešlo udělat, a zda pan Machytka to vyřešil a zastavil a dneska pod jeho vedením už žádné vzorky nejdou do soukromých laboratoří třeba nějak spojených se stávajícími lékaři. Protože takový argument kdyby zazněl, možná že máte pravdu, ale bojím se, že vás špatně informovali při přípravě a že prostě ta situace není tak úplně černobílá, jak se nám snažíte říct, že ta nemocnice tehdy fungovala nějak a dneska už je to dobré. Ale máli nastoupit krizový manažer, člověk, který má zavést pořádek v nemocnici, fakultní nemocnici, velké fakultní nemocnici, která byla dle vyjádření ministra dlouhodobě špatně řízena, tak se ptám, proč se 33 přednostů staví proti panu řediteli, proč se velká většina odborníků v té nemocnici staví proti. Anebo je to o něčem jiném? Já jsem měl možnost se pobavit s lékaři, kteří nežijí politikou jako my dva, kteří nefungují v různých politických přesvědčeních a nefungují v různých politických obrazech, které můžou na to působit, a teď mířím k bývalému angažmá pana kolegy Němečka jako ministra zdravotnictví. A ti lékaři říkají, my jsme apolitičtí. Nás politika nezajímá. My chceme dělat svoji odbornost, svoji práci.

A nám se poslední rok prostě toto nedaří, protože my jsme počítali, ano, přijde nový ředitel, bude to nové, a teď v uvozovkách, koště, které dobře mete, udělá pořádek. My to ty dva tři čtyři měsíce přečkáme.

Ty osobní zájmy tam začaly jaksi zvyšovat ten svůj kredit v tom rozhodování, co je správné a co ne, od těch faktických věcí, o kterých by se mělo jednat. A tady se začínám ptát, jestli ten člověk, který má za to zodpovědnost a byl pověřen řízením, byl jmenován a měl vyřešit ty problémy, jestli postupoval správně, jestli činil všechny kroky tak, jak měl dělat.

A když se to dostane do toho stavu, že tady studenti jsou proti, jdou skoro do stávky, že zaměstnanci, ve velké většině odboráři, ve velké většině všichni protestují proti tomu systému, který je jim představován, tak je asi něco špatně.

Ale prostě ty jeho manažerské kroky a to, co učinil, v ostatních zaměstnancích fakultní nemocnice nevzbudilo důvěru, že ví, co chce, a ví, jak to řešit. Proto jsem očekával od vaší páteční návštěvy jasné řešení. Toto stávající vedení mělo nějakou dobu na to, aby tu situaci řešilo. Stál jste plně svou vahou ministra za těmi kroky, které byly činěny. A ta zodpovědnost samozřejmě spadá i za ministerstvem, protože fakultní nemocnice je ministerská záležitost, to si, myslím, rozumíme. A tady jsem to postrádal to pondělí. Proto bych rád, pane ministře, abyste to svou vahou funkce ministra řešil tuto záležitost. Proto jsem také připravil návrh usnesení, které jsem ctěným kolegům na kluby rozdal. V podrobné rozpravě se k němu přihlásím.